Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Niny Novákové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych měla drobnou poznámku k tomu, o čem tady před chvílí hovořil pan poslanec Bendl, to byl pozměňovací návrh, ke kterému se nakonec rozhodl nepřihlásit.

A ačkoliv nejsem členem zemědělského výboru, dovolím si říct ještě dvě takové poznámky.

A třetí souvislost je my teď budeme projednávat vysokoškolský zákon a součástí tohoto zákona je také otázka vzdělávání.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že už zaznělo tady hodně i vhodných předřečníků.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly přijaty garančním výborem, zemědělským výborem, které jsou uvedeny pod označením A1 až A60, jsou to pozměňovací návrhy, které byly vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, ten návrh podal na zemědělském výboru poslanec pan Smetana. A ty pozměňovací návrhy obsahují zejména technické úpravy, je to reakce na změny v evropské legislativě, problematika čipování, výkon soukromých veterinárních lékařů v praxi, chovatelé psů a jejich povinnosti, implementace novelizačních bodů, úprava závěrečných ustanovení. V tomto směru v souladu i s doporučením zemědělského výboru jako garančního klub ANO tyto pozměňovací návrhy uvedené pod označením A1 až A60 kladně podpoří hlasováním.

Je to prostě problematika, která je dneska z pohledu výkonu veterinární praxe docela závažná. Já mohu jenom potvrdit, že k těmto pozměňovacím návrhům zaujímáme také kladné stanovisko, a podpoříme je tudíž.

Je to problematika informačního systému Centrální evidence psů, že nebude veřejně přístupný, ale navrhuje se, aby do něj měl přístup orgán veřejné moci za účelem nahlížení v souvislosti s výkonem své působnosti. V tomto směru tento pozměňovací návrh pod písmenem C také podpoříme.

Samozřejmě v tomto směru tento pozměňovací návrh má naši podporu.

Je to doplnění do definice útulku pro zvířata a zpřesnění úlohy obcí při péči o zvířata v návaznosti na další špatné (?) legislativní úpravy.

Takže tolik k pozměňovacím návrhům, tolik oficiální stanovisko klubu ANO. A samozřejmě jako celek tento návrh zákona my budeme podporovat.